Další s faktickou je přihlášen pan poslanec Michálek. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, připomeňme si, co se tehdy stalo, když byl předkládán návrh zákona.